Já si osobně myslím, že tohle měli už dávno, dávno zástupci místních samospráv, potažmo místostarostové, starostové řešit a tady tohle měli postupně řešit, protože poplatek za odpad se v České republice od roku 1996 nezvedl, a i tady tato legislativa to řeší a je samozřejmě jasné, že pokud tato legislativa nabude účinnosti, tak je jasné, že někteří komunální politici se tomu brání už nyní, protože budou muset svým občanům říct, že se jim prostě svoz odpadů a všechny ty další náležitosti jemně prodraží, než byli zvyklí.

Chtěl bych vás, vážení kolegové a kolegyně, zkusme se před hlasováním zamyslet a podpořit pozměňovací návrhy, které pomáhají zlepšit celkovou situaci a dospět k jasným cílům. To, jak budeme hlasovat nejenom u tohoto sněmovního tisku, vážené poslankyně a poslanci, nás může ovlivnit na dalších patnáct let. Jak jsem říkal i ve svém druhém čtení, ono těch tlaků z různých stran a pan ministr mně to potvrdil bylo hodně a bylo potřeba najít nějaký konsenzus, ale já si osobně myslím, že to, co ministerstvo nachystalo, bylo a mělo být taky politické rozhodnutí pana ministra, a to, jestli a co bude schváleno, samozřejmě schválí suverén, což jste vy, kolegyně a kolegové, Sněmovna.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, já vám děkuji za trpělivost a pozornost a tímto bych chtěl také požádat o podporu našich pozměňovacích návrhů.

Tak máte slovo. Děkuji.

A je úplně jedno, jestli nevybíraly, vybíraly nebo vybíraly jinak, je to jejich rozhodnutí a je to rozhodnutí víceméně zastupitelstva, jak to dělalo, takže je to obecních politiků, a přece všichni víme, že do budoucna ty poplatky jsou neudržitelné v této výši. To víme.

Děkuji.

My tady promrháváme obrovskou šanci, která je.

Mně přijde, že jsme tady poprvé po třech letech udělali chybu, aspoň já si myslím opravdu chybu, že ministerstvo bohužel odpracovalo něco, co nemuselo.

Myslím si, že to ve finále přinese pozitivum pro všechny obce.

Byli jsme papežštější než papež. Nebudou kapacity ani na recyklaci, ani na elektrické využití.

Samozřejmě bude to mít spoustu odpůrců, zejména to energetické využití bude mít spoustu odpůrců mezi ekologickými aktivisty.